Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Takže to máme.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, děkuji za slovo. Tomu tedy říkám preventivní zásah. Já když bych chtěla velice stručně a jednoduše představit tuto novelu, tak jedná se o pozůstatek, abych tak řekla, v zákoně, který na mě vypadl poměrně nečekaně a který říká, že všichni současní držitelé všech nejrůznějších typů průkazů pro osoby se zdravotním postižením, které byly vydány před 1. lednem 2014, by teď musely kvůli získání nového a jednotného typu průkazu všichni projít znovu jak správním řízením, tak novým posudkem u posudkového lékaře, a to jenom proto, aby dostali jednotný typ průkazky.

A řeklo se také již v předchozím období, že bude jeden jednotný typ průkazek, aby se v tom každý vyznal, nejen ti zdravotně postižení, ale ty nejrůznější instituce, úředníci, úřednice, aby to bylo všem jasné.

A musím konstatovat, že ten proces výměny nejenže by zatížil neuvěřitelným způsobem zdravotně postižené, ale on by také velice zatížil ty posudkové lékaře, kteří vyčíslili, že by je to stálo navíc asi 57 milionů korun, vlastně to, kdyby oni nad rámec těch klasických posuzování, která mají, museli vlastně jakoby zbytečně znovu přehodnotit ještě tady to obrovské množství lidí. Takže já navrhuji, aby lidé, kteří jsou vlastníky těch průkazů všech možných typů, kteří jim platí do určité doby, buď na neurčito, nebo to je po roce, i po roce 2015, aby všichni automaticky dostali ten průkaz nový. Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Za této situace se jako nejlepší řešení jeví v podstatě automatické překlopení stávajících platných průkazů na nové POZP bez správního řízení, což je i základním obsahem této novely.

Takže tyto úpravy považuji za bezkonfliktní a vhodné. K předložené novele nemám zásadní připomínky.